Chtěl bych jako dobrou zprávu vzít to, že tento základní záměr nebyl zpochybňován a že předpokládám, že bude podpořen. Nicméně k tomuto návrhu byla připojena celá řada jiných pozměňovacích návrhů, z nichž některé, jako třeba ty týkající se ERÚ nebo bioplynových stanic, budou přesunuty k diskusi do tzv. velké novely téhož zákona, která bude probíhat v druhém pololetí tohoto roku. Nicméně k finálním návrhům hospodářského výboru, které přijal tento výbor, jsou návrhy, se kterými souhlasím, protože věcně souvisejí s předmětem navrhované právní úpravy.

V takovém případě je transparentnost vlastnictví nezpochybnitelná a o takové výjimce lze uvažovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

A já nevím, jestli jsem to slyšela úplně správně, ale na mě to dojem legislativně technické úpravy nedělalo. Takže prosím, aby nám to bylo skutečně vysvětleno, ať neuděláme chybu. Ano, máte pravdu, paní poslankyně. A já ho přečtu pro všechny, abychom věděli, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. Takže to pouze pro pořádek, abychom si zopakovali jednací řád. Mám zde faktickou poznámku, pan Chalupa. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jenom do stenozáznamu: v hlasování 126 jsem hlasoval proti a mám tam, že jsem nehlasoval. Chci se zeptat, zpochybňujete hlasování? Nezpochybňujete hlasování. Dobře, děkuji. Mám zde řádně přihlášené do diskuse. Pan Ivan Adamec. Tak pojďte, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Zjistil jsem si to a stejně si myslím, že samozřejmě lze k tomu mít výhrady, nicméně je pravda, že každý členský stát Evropské unie má jeden centrální depozitář. A také je pravda, že centrální depozitáře mají soukromé vlastníky, ale také vlastníkem může být stát v rámci Evropské unie.

Vlastníkem je vídeňská burza.

Zopakuji to, že jsme ve třetím čtení zákona.

Znovu opakuji: Lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, písemných nebo tiskových atd. podle jednacího řádu. V případě, že nesouhlasíte s pozměňovacími návrhy, můžete hlasovat proti nim, ale tentokrát skutečně se jedná o rozpravu ve třetím čtení a ta je v jiném režimu. Čas, prostor na to nebyl, já to tak vnímám.

Děkuji a omlouvám se. Děkuji. Mám zde faktické poznámky. Máte slovo.

Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych na základě pokynů legislativního odboru načetl legislativně technický pozměňovací návrh, a to k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru.

Děkuji.

My jsme tady vedli v minulém a předminulém období velmi složité debaty o tom, co je možné a co není možné říkat ve třetím čtení. A ten úzus, který tady zvítězil, alespoň v minulém období, byl v tom, že je možné se vyjadřovat, byť dikce toho řádu může být sporná, tak je možné se vyjadřovat věcně k tomu, jak například zní jednotlivé pozměňovací návrhy a zda je, nebo není možné o nich hlasovat a proč.

Takže proto mi dovolte, abych požádal o shovívavost nejen v tomto smyslu, ale celé vedení Sněmovny, aby jakýkoli poslanec, jestli je opoziční, nebo koaliční, měl možnost se vyjádřit i věcně ve třetím čtení k pozměňovacím návrhům. Protože podle mého názoru i ta dikce, tak jak je, to umožňuje. Děkuji. Každopádně já ještě promluvím. V tom případě po mně chcete, abych porušoval jednací řád, protože jednací řád mám zde ocitován tak, jak je. Takže případně ještě vás poprosím o doplnění. Velice se omlouvám. Určitě nikdo z nás nemůže navrhovat nic jiného, co je řečeno. To neznamená, že nelze o ničem jiném hovořit. To je myslím ten rozdíl, v čem asi spočívá rozdíl výkladu podle mě a podle toho, jak to teď bylo citováno. Ale to prosím neberte jako výtku vůči vám. Je to věc, o které jsme se tady přeli už v minulém období, a já jsem přesvědčen, že by měla být vyložena spíše extenzivně než intenzivně. Paní poslankyně Černochová. On už toho kolega

V minulosti s tím problémy nebyly.

Nebudeme podávat další jakékoli úpravy. Pro upřesnění to znamená.